Děkuji za slovo, pane místopředsedo. A dovolte mi na vás směřovat dotaz od paní Kateřiny. Ona si nepřála, abych sděloval příjmení, protože pracuje ve zdravotnictví: Proč ministr zdravotnictví neřeší krizi ve zdravotnictví motivováním stávajících zaměstnanců, aby v sektoru zůstali, a proč se nenabírají noví medici? Děkuji za odpověď. Já děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. A než mu dám slovo, tak přečtu omluvenku. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

Samozřejmě motivovat současné lékaře a samozřejmě absolventy, aby šli do českého zdravotnictví, ale zároveň musíme vidět do budoucna.

A to je ten základní problém.

Ale jak říkám, zároveň musíme navýšit kapacity lékařských fakult, protože ten současný počet absolventů nestačí. Prostě nebude stačit.

Takže je jasné, že to opatření, které my teď děláme, bude mít dopad právě za těch deset jedenáct let.

A je to ohrožení pro budoucnost. A samozřejmě potřebujeme a to je druhá část toho akčního plánu zaplatit i ty, kteří ty budoucí lékaře učí.

To je samozřejmě obrovský nepoměr.

Zkrátka potřebujeme podpořit lékařské fakulty, potřebujeme navýšit kapacitu, potřebujeme zaplatit učitele tak, abychom do budoucna lékaře v českém zdravotnictví měli.

Také děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

To je samo o sobě zajímavé.

A já si tedy s veškerou povinnou úctou náležející vašemu úřadu, paní ministryně, myslím, že je to pěkná hloupost. Nemyslíte, že by stálo za to se samosprávám, které na rozdíl od státu dovedou hospodařit dobře, a čísla to jednoznačně dokazují, když ne se omluvit, tak alespoň to uvést na pravou míru? Nezlobte se, ale z úst představitelky státu, který v době nebývalé prosperity musí hospodařit s takovým schodkem, je podobný výrok na adresu obcí nepřijatelný. Děkuji za odpověď. Také děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, já rozumím, že je před komunálními volbami, rozumím, že je potřeba vyvolávat války, kde nejsou, z úst opoziční poslankyně, nicméně já to uvedu na pravou míru a uvedu, jak jsem svá slova mínila.

Návrh státního rozpočtu byl sestaven v plném souladu s fiskálním pravidlem, který zohledňuje střednědobý rozpočtový cíl.